Otevírám rozpravu. Žádná přihláška do rozpravy není. Rozpravu končím a dávám slovo panu předsedovi volební komise. Omlouvám se, prosím o hlasování o návrhu na tajnou volbu. Budeme hlasovat o tajné volbě. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 54.